To znamená, že já bych skutečně na toto téma chtěl diskutovat v širším plénu, jestli skutečně toto je směr, kterým se chceme vydat, takže ještě jednou zopakuji název toho bodu: Úprava hygienických norem ve školství, a chtěl bych to jako první bod dnes. A ten druhý bod, ten jsem se zde snažil už jednou navrhnout, to je takzvaná parametrizace asistentů pedagoga. Už jsem to tady říkal, ale já to znova zopakuji: máme tady shora nařízenou, velice nepovedenou inkluzi když stavím nějaký systém, vždycky musím začít odspoda, a my jsme začali stavět komín bez toho, že bychom měli ještě nakoupený pozemek, a také to podle toho vypadá.

To znamená, nejvíce bity na tom budou školy, které těch dětí tam mají vícero najednou, prostě budou nuceny ty asistenty propustit, odejdou. Na rovinu, ono to není žádné terno. Když se podíváte, asistenti pedagoga, někdo má čtvrtinový úvazek, někdo poloviční, ředitel to musí různě kombinovat, aby alespoň tam ten plat byl nějakým způsobem přijatelný. Na rovinu, nedokážu si představit, že by toto zaměstnání mohla vykonávat matka samoživitelka, pokud nemá manžela, který jí přispěje svým dílem do rodinného rozpočtu, ty finance jsou opravdu tragické. A pokud tedy my prosadíme tento systém a ubudou ti asistenti pedagoga, odejdou, děti s těmi problémy tam zůstanou, na rovinu říkám, učitelé se z toho zblázní. Pokud někteří k tomu mají jenom mírně nakročeno, tak myslím si, že tohleto je asi definitivně dorazí. Čili druhý bod, který navrhuji, se tedy nazývá Parametrizace asistentů pedagoga a navrhoval bych to jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji, mám poznamenáno vše.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji předřadit projednání bodu číslo 76, tedy sněmovního tisku 258, a to jako první bod dnešního pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Je s podivem, že pětikoalice nejen nepředkládá vlastní návrhy zákonů, které by byly užitečné českým občanům, ale navíc i blokuje opoziční návrhy zákonů, tedy zákony, které jsou navrhované z pera SPD a které by našim občanům mohly prospět.

Když tento návrh věcně připomenu, jedná se o návrh změny základních pravidel pro výpočet důchodů, a to důchodů všech typů, starobních, invalidních i pozůstalostních, podle zákona o důchodovém pojištění. Důchod, jak asi všichni víme, jenom připomenu, se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchodce stejná a odpovídá 10 procentům průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. K tomuto základu se pak připočítává procentuální výměra alias zásluhová složka. To je pro každého příjemce zcela individuální a odvíjí se od jeho předchozí pracovní kariéry, její délky a výše příjmu, tedy pojistných odvodů. Konstrukce výpočtu a stanovení výše důchodů dlouhodobě poškozuje nízkopříjmové důchodce, a to starobní, invalidní i pozůstalostní, tedy vdovy, vdovce, sirotky, a to zejména v momentu zákonné valorizace důchodů, která je založená na kombinaci zvýšení základní i procentuální složky důchodu, přičemž vyšší a rozhodující je opět navýšení procentuální složky. V současné situaci nebývalého růstu cen veškerých základních životních nákladů jsou nízkopříjmoví důchodci, především ti osaměle žijící, jednou z nejohroženějších sociálních skupin. Je tedy nezbytně nutné co nejrychleji důchody, zejména ty nejnižší, zvýšit. Za nejvhodnější cestu tedy považuji zvýšení základní výměry důchodů o 3 procentní body, to je z 10 % průměrné mzdy na 13 % průměrné mzdy, přesně, jak to navrhuje sněmovní tisk 258.

Kouzlem nechtěného je to prakticky stejná částka, kterou vláda sebrala z mimořádné valorizace u průměrného důchodu pro letošní rok. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás žádám o podporu zařazení tohoto sněmovního tisku 258, dnes jako první bod. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

A vidím zde ještě zájem o vystoupení přednostní. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuju.

Jenom připomínám, že budeme hlasovat za chvíli návrhy změn v programu schůze. Jsou zavetovány všechny nově zařazené body.

Děkuji, pane místopředsedo. Já si dovolím ještě dát jeden návrh ke změně programu.